A myslím, že ta informace je poměrně zajímavá, protože jak ministr zdravotnictví a lidé z těch nemocnic, ale i náměstek ministra financí Wagenknecht, všichni mluví o možné ztrátě peněz, Jenom jedna skupina obviňuje tu druhou, že to jsou oni, kteří tu ztrátu způsobí. Ministerstvo zdravotnictví a ředitelé nemocnic říkají: to způsobí finance, a náměstek ministra financí Wagenknecht říká: to způsobují ti ředitelé, kteří to nestandardně komunikují přes média.

Takže minimálně v tomhle bodě, když to je sice na svou obhajobu, to říkal náměstek ministra financí, tak v zásadě dává za pravdu těm ředitelům nemocnic. No a kdo se v tom má vyznat? Opozice určitě ne, pokud nezazní jasné informace zde v Poslanecké sněmovně.

Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dobré ráno přeji všem. Já bych si dovolil navrhnout zařazení dvou bodů na dnešní jednání. Zdůrazňuji, že tyto body byly původně v programu, pak byly vyřazeny.

To jsou související zákony k celní správě. Navrhuji je zařadit po třetích čteních, protože jsem slyšel, že ta dvě třetí čtení budou předřazena, budou jako první dva body, to znamená, že tyto body by byly jako třetí a čtvrtý bod dnešního jednání. Pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, k vystoupení mého předřečníka. My jsme se tady v pátek domluvili na nějakých dohodách. Po projednání s panem předsedou klubu hnutí ANO jsme ochotni připustit, byť paní ministryně není a nová ještě není jmenována, že uděláme zcela výjimku, pustíme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Ale pan předseda klubu sociální demokracie Sklenák nám slíbil opakovaně, že nikdo nebude načítat další body. Jinak já tedy zcela podporuji zařazení bodu, který se týká auditů, protože to, co se děje, tak už mám jistou zkušenost z jiné instituce.

Skutečně, přesně ten vzorec je úplně stejný. Jakýsi audit, předpokládám, že to je draft, nikoliv konečný audit, že ho dřív dostanou novináři než ti, kterých se to týká. Protagonista je stejný. Takže já si myslím, že jestli chcete nějakou zemi, nějaký resort rozvrátit, tak jen do toho. To znamená, že myslím, že by tady pan ministr financí měl obhájit ty kroky.

Takže ten bod by se měl ocitnout vzhledem k nějaké možná obsáhlé diskusi asi na konci sněmovny, ale znova důrazně se chci ohradit proti tomu, abyste tady načítali proti dohodám další body. To potom nemá smysl, a pak tedy nebudou platit zřejmě žádné dohody. Děkuji.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, bylo tady řečeno, že byla určitá dohoda o tom, které body budou dnes projednány, a že se shodujeme na zařazení toho jednoho o veřejných zakázkách, skutečně tedy výjimečně. Klub sociální demokracie nepodpoří zařazení jiných bodů. Chtěl bych vás informovat, že jménem dvaceti poslanců klubu České strany sociálně demokratické dáváme námitku proti zařazení bodu informace ministra zdravotnictví a ministra financí, jak byl přednesen panem předsedou Stanjurou. Tak to je veto na nový bod.

Váňa jménem poslanců sociální demokracie vznesl veto k zařazení nového bodu, ale musím aspoň těch několik málo slov k tomu říci, protože já jsem byl docela vyděšen z těch zpráv, které poslední dny jdou z médií, co se týká auditů v nemocnicích.

Škoda toho veta, si mohu jen tak teď postesknout a popřát vám hezký den.

Vážené dámy, vážení pánové, my jako hnutí Úsvit, když jsme sledovali tyto hádky mezi hnutím ANO a ČSSD, tak jsem se chtěl vyjádřit, že rozhodně podporujeme zařazení toho mimořádného bodu, které by vyjasnilo hospodaření v českých nemocnicích. Točí se tam miliardy korun z veřejných peněz. Myslíme si, že je potřeba vyjasnit toky peněz, hospodaření, týká se to cca dvaceti nemocnic, aby bylo jasné všem občanům i nám, o co vlastně jde. Zaslechli jsme něco v televizi, ale myslím, že tady v Poslanecké sněmovně i vzhledem k těm částkám, o které se jedná, by mělo veřejně zaznít, a tato diskuse by tady měla být, jak to tedy s tím hospodařením v českých nemocnicích je. Pro nás je důležité, a proč to říkáme, aby občané měli jistotu, i my v Úsvitu, že ty peníze tečou správným směrem, že nejsou zneužívány a že jsou využívány ku prospěchu. To znamená, my rozhodně budeme hlasovat pro to, aby tento bod byl zařazen na schůzi této Poslanecké sněmovny. Děkuji. Ještě omluva pana poslance Petra Adama ze zdravotních důvodů. Děkuji za slovo, pane předsedo. Stahuji tedy ty dva body, které jsem navrhoval k projednání dnešního dne, týkající se celního zákona. Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

Kdo bude mít zájem, samozřejmě je to na každém z nás, zkusme se na tu diskusi potom kvalifikovaně připravit. Já bych doporučoval, abychom se všichni podívali na veřejný portál, kde visí všechna výběrová řízení na veřejné zakázky. A zkusme se podívat, na co na všechno se vyhlašují výběrová řízení v resortu zdravotnictví. Opravdu to stojí za to.

Připravme se prostě na tu diskusi kvalifikovaně.